Co vím, hovořilo se o tom, že by bylo možné tuto motivační složku zrušit, ale pak také, že by bylo dobré zvednout podíl na DPH na 23,58. Říkalo se, že nějaké výstupy budou z pracovní skupiny. Prosím pěkně, já bych chtěla, aby mi pan ministr dodal skoro po měsíci zápis z této pracovní skupiny, kde jsou závěry. A jestliže říkáte, že to respektuje závěry této pracovní skupiny, když to není ještě odsouhlaseno, ten zápis, tak jak jste to mohli zahrnout do toho návrhu, že to je takto v pořádku? A poslední, které si neodpustím.

Děkuji a prosím nyní s faktickou pana poslance Beznosku. Připraví se pan poslanec Pavera. Já se přidám k zástupu těch, kteří plédují za to, abychom dostali fakta, abychom dostali čísla dopadu, co způsobí případný senátní návrh. Já jsem chtěl reagovat na pana kolegu Votavu a potvrdit, že ano, rozpočtové určení daní nikdy nemůže být spravedlivé.

A znovu připomínám, že velmi jednoduše a velmi snadno jsme mohli pomoci obcím v těch dvou krocích tak, jak zněl návrh trojice poslanců za Občanskou demokratickou stranu. A ještě jedna krátká poznámka. Obce opravdu hospodaří nejlépe. Připomenu jedno číslo.

Čili peníze bychom měli přerozdělovat a směřovat tam, kde se nejefektivněji využívají, a to je do rozpočtu samospráv, do rozpočtu obcí. Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Paveru, připraví se pan poslanec Kučera. Všechno jsou faktické poznámky. Já taky reaguji na pana kolegu Votavu, protože mi to nedá. A najednou během tří týdnů se tady změní zákon, aniž se něco projedná. Že i pan ministr Babiš tady přece jasně říkal: Pojďme udělat skupinu, příští rok se k tomu vrátíme a uvidíme, co se dá z toho udělat.

Já doufám, že podpoříte původní návrh, který jsme schválili v Poslanecké sněmovně, i když jsem proti němu byl. A jsem proti tomu, že jsme nepodpořili navýšení rozpočtového určení daní pro obce. Všichni víme, že kraje potřebují zvýšit rozpočtové určení daní, a všichni jsme to také podpořili. Ale potřebují také obce. A pokud alespoň trošičku žijete ve svých obcích a se svými starosty, tak prosím podpořte v příštím roce nějakou další novelu o rozpočtovém určení daní, která přinese obcím a městům více peněz na to, abyste nemuseli prosit o dotace, ale mohli smysluplně plánovat do budoucna a zvelebovat své obce a města. Děkuji a prosím s faktickou pana poslance Kučeru. Připraví se pan poslanec Novotný. Prosím, máte slovo. Pane poslanče Votavo prostřednictvím paní předsedající, jaká účinná opatření na zlepšení výběru daní máte na mysli, kterým bráníme? A já si myslím, že to snad všichni ocení. Zatímco vy, vládní koalice, samozřejmě pod vedením ministra Babiše, jste předložili ten nehorázný rozpočet, kde jste se rozhodli krmit toho otesánka státního rozpočtu, jste se rozhodli krmit z peněz daňových poplatníků a z peněz obcí a na úkor obcí. A do tohoto rozpočtu potřebujete obecní peníze. O to se tady jedná. Já bych chtěl připomenout, že to není první zákon a první novela za poslední měsíce, která jde proti obcím. Připomenu horní zákon, kde jste se rozhodli vzít více peněz z vytěženého nerostu do státního rozpočtu na úkor obcí. Více peněz pro stát, méně pro obce. Vy prostě na ty obce kašlete, pane poslanče Votavo prostřednictvím paní předsedající! A pane ministře Babiši, prostřednictvím mě. Připraví se pan poslanec Votava.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Jednou ze základních rolí Senátu v našem ústavním systému je být jakousi pojistkou a dohlížet na to, aby legislativní proces probíhal tak, jak má. Nepochybně v rámci toho procesu je legitimní, aby Senát přišel s takovým návrhem, s jakým přichází. Ale ta forma a skutečnost, že v tuto chvíli nedisponujeme žádnými kvantifikacemi a jako lidé zvolení v jednotlivých regionech s jakýmisi kořeny v obcích a se zodpovědností vůči svým voličům nejsme schopni se podívat na jakési predikce důsledku našeho případného rozhodnutí a v tom smyslu plnit svoji základní roli pro mě je taková situace naprosto nepřijatelná. Já si za nějakých 13 let svého působení v politice nepamatuji, že by v oblasti rozpočtového určení daní byl předkládán nějaký návrh, který by nebyl doprovázen alespoň nějakým rámcovým odhadem, predikcí, kvantifikací. Nikdy se to nestalo, vždycky to patřilo k základní kultuře projednávání téhle problematiky, přestože se občas stávalo, že i tabulky kvantifikací byly trošku zpolitizované a vycházely z předpokladů, které se v budoucnosti třeba ne vždy potvrdily, vždycky takové tabulky byly a mohli jsme se rozhodovat na základě něčeho. A já si z principu nedovedu představit, že bych se byl ochoten vyjádřit k něčemu, co takovou přílohu nemá. Děkuji a prosím s faktickou pana poslance Votavu. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Protože jestli se nám podaří samozřejmě omezovat daňové úniky, tak to bude mít za důsledek to, že se zvýší daňové výnosy a podle toho procenta budou mít více i obce. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Ráda bych reagovala na kolegu Votavu, kterého si samozřejmě také vážím. Nicméně asi dobře neposlouchal, co jsem říkala. Já jsem říkala, že systém rozpočtového určení daní s EET absolutně nesouhlasí. Ale celkový systém rozpočtového určení daní reaguje na hospodářskou situaci jako celek. Nemůžeme to měnit podle toho, jak se vybírá, či nevybírá.